Děkuji mnohokrát, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, dámy a pánové, je nabíledni, abych hovořil o dalším městě, které samozřejmě může být součástí nového pozměňovacího návrhu.

Vypouští se text bod číslo 1 komplexního pozměňovacího návrhu, který se doplňuje zněním § 2 odstavce 8, který zavádí pojem národní sportovní organizace. Tato definice byla nejednoznačná a navíc v textu zákona nedůvodná a nadbytečná.

K bodům 5 až 7 návrh doplňuje do textu komplexního pozměňovacího návrhu v § 3f, který definuje rozsah využívání údajů z informačních systémů veřejné správy Národní sportovní agenturou ze základního registru obyvatel, z informačního systému evidence obyvatel a z informačního systému cizinců v případě nutnosti též údaj o rodném čísle sportovce jakožto údaje jednoznačně definujícího danou fyzickou osobu, a to v souladu s právním pořádkem České republiky a legislativou Evropské unie.

Předpokládá se, že v rámci svých kompetencí bude tuto jejich činnost koordinovat Národní sportovní agentura. K bodu číslo 9, a tím je poslední komplexní pozměňovací návrh, tento návrh vychází z faktu, že každoročně se opakující cyklická činnost sportovních organizací je aktivita, u které není jasně definován její konec, a to z pohledu času, kdy činnosti končí, a tak z pohledu výstupu, čeho bude činností dosaženo, zatímco projektem je časově ohraničené úsilí směřující k vytvoření unikátního produktu nebo služby. Projektem, který není činnost, která je realizována opakovaně nebo podle již dříve provedeného ověřeného postupu, a žádost o dotaci na tu činnost nemůže mít formální náležitostí projektu. V takovém případě může Národní sportovní agentura poskytnout dotaci pro zajištění činnosti sportovní organizace dle předem stanovených kritérií.

Toto skutečně není situace, že by se dva pánové, ať už já, anebo Roman Kubíček, podívali ráno z okna a napsali bychom tento soubor pozměňovacích návrhů.

Toto je první sněmovní dokument a soubor pozměňovacích návrhů.

Nepředpokládá se nadále využívání osobních údajů, datum narození a bydliště fyzické osoby a namísto nich se předpokládá využívání rodných čísel.

Toto je soubor dvou pozměňovacích, resp. jednoho souboru pozměňovacích návrhů a jeden pozměňovací návrh. A dovolte mi, pane místopředsedo, děkuji samozřejmě ctěné sněmovně za pozornost, abych se v podrobné rozpravě přihlásil k jednotlivým sněmovním dokumentům. Děkuji vám za pozornost. Ano, pane poslanče, děkuji. Seznámím vás ještě s omluvou. Na řadě je v obecné rozpravě pan poslanec Václav Klaus, přihlásí se pan poslanec Zlesák. Máte slovo, pane poslanče.